Bohužel, dostalo jenom 20 let.

To je moje první a základní poznámka.

Jedno, které se jmenuje programové prohlášení vlády, a druhé, které se jmenuje koaliční smlouva.

Mám tím na mysli rozdíly obsahové. A abych vás dlouho nezdržoval, dovolte mi, abych uvedl jeden jediný příklad.

Ta si na sebe vydělá dostatečně sama.

Ale já nic takového neřeknu, protože přeji této vládě úspěch, protože jsem se sám snažil k tomuto úspěchu přispět z hlediska složitých problémů u jmenování ministra financí.

A máli být kontrolovatelný, musí obsahovat i časové termíny.

Rád bych uvítal jak to, že v kapitole Ministerstva obrany se vyskytují zahraniční mise, pane ministře.